Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 206, přihlášeno 92 poslanců, pro 75, proti nikdo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.